Ptám se, kdo je pro.

Kdo je proti?

Tento návrh nebyl přijat. Konstatuji, že jsme návrh zákona ve znění schváleném Senátem nepřijali. Nyní tedy budeme hlasovat znovu, a to podle § 97 odst. 5 jednacího řádu Poslanecké sněmovny. Kvorum už máme nastaveno i na informační tabuli. Přednesu návrh usnesení: